Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych v této části rozpravy stáhl svůj návrh pod písmenem K ve sněmovním tisku 254/2.

Děkuji, pane poslanče. Váš návrh jsem si poznamenal a před procedurou dám hlasovat o stažení vašeho návrhu. Já vám děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuju za slovo, pane místopředsedo.

Ještě jednou děkuju, že bude načtena legislativně technická úprava a do jisté míry to uklidní zemědělskou veřejnost. Děkuju vám za pozornost. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Jiří Havránek, připraví se paní poslankyně Margita Balaštíková. Prosím, máte slovo. Krásné poledne.

Proč říkám konečně? Já si pamatuji, protože jsem psal tehdy pozměňovací návrhy, které zde předkládali kolegové, tehdy poslanci za ODS, a ty obsahovaly tehdy právě návrhy tohoto navýšení i s odkladným účinkem, aby právě byl prostor na to, projednat tuto věc na pozici nebo v prostoru Evropské unie. Tehdy jsme vycházeli z návrhu Slovinska, jemuž se podařilo tuto změnu udělat. Tak jsem rád, že po šesti těchto hlasováních a ještě jednom hlasování o doprovodném usnesení, kdy zaznělo ne dnes, věřím, toto dobře dopadne. A také vlastně máme obsaženo v tom daňovém balíčku, v tom původním návrhu, v neposlední řadě také prodloužení lhůt u kontrolního hlášení. Nyní obcím, městům, krajům, stát nic nebere a já děkuji i těm kolegům z opozice, od kterých to takto zaznělo, že stát nic nebere.

A když už mluvím o tom projednávání sešitu G na výboru pro veřejnou správu z dnešní diskuse, která tady takhle probíhá a probíhala, mám pocit, jako by se nám blížil podle některých vystoupení krach financí měst, obcí a krajů. Není to pravda, není to vlastně ani možné, protože to není jenom o příjmech z této mimořádné daně.

A dovolím si tady ještě jednu poznámku. Ano, dle odůvodnění obsaženého v sešitu G je to díky předloňské změně RUD a já tímto děkuju za tehdejší aktivitu Senátu.

Paní poslankyně Balaštíková není přítomna v sále. Prosím, zaregistroval jsem vaši faktickou poznámku.

Děkuji, pane místopředsedo, za slovo.

Tento pozměňovací návrh stahuji, poprosím tedy, aby pak bylo hlasováno o stažení.

Já vám děkuji. Zaznamenal jsem si návrh pod písmenem H. Ještě k panu zpravodaji.

Děkuji.